Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás volbou. Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane předsedo, vážení členové vlády, dobré dopoledne, děkuji za slovo. V tuto chvíli ve Státních aktech je vše připraveno. Dovolte mi prosím v jedné větě, abych poděkoval svým kolegům, panu místopředsedovi Klánovi a také pracovnicím volební komise, za zástup během mé zdravotní indispozice.

Ty návrhy jsme v komisi obdrželi tři a jsou to: Pavel Blažek za ODS, Martin Lank za Úsvit Národní koalice a Zdeněk Ondráček za KSČM. Toto usnesení také obdrželi předsedové poslaneckých klubů. Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny volba předsedy komise musí proběhnout tajným hlasováním. V tuto chvíli prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. Děkuji, pane předsedo. Rozpravu otevírám a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, že jsme měli za sebou poměrně složité a dlouhé přemýšlení a rozhodování a celou řadu porad a nakonec jsme se shodli v rámci našeho klubu na tom, že tou zásadní a hlavní prioritou musí být to, aby ta komise začala fungovat co nejdříve. To bez zvolení předsedy nejde. Na základě našich zkušeností je jasné, že čím více kandidátů na předsedu, tím menší je pravděpodobnost, že ten předseda bude dnes zvolen. Zkrátka se obávám, že by to skončilo nějakou plichtou, ta komise by předsedu neměla a fungovat by jen tak nezačala. A protože jsem přesvědčený, že je potřeba, aby se situace v policii co nejdříve stabilizovala, aby se ta obvinění, která padla, vyjasnila a zkrátka se všechno vrátilo do normálních kolejí a přestalo to vrhat špatné světlo na čtyřicet tisíc příslušníků Policie České republiky, tak tady není asi místo na propagování nějakého ega, a tím pádem já v rámci urychlení celého toho procesu bych rád vás požádal a tu svoji nominaci bych stáhl. Já vám za to děkuji a přeji vám šťastnou ruku při volbě. Děkuji. Zeptám se na další přihlášky do rozpravy.

Tak já beru tuto informaci na vědomí. Konstatuji, že ve volební komisi budeme mít, respektive máme připravené všechny varianty těch hlasovacích lístků, takže nebude nutné žádné zdržení. To znamená, v tuto chvíli mohu konstatovat, že tajnou volbou, kolegyně a kolegové, vybíráme ze dvou navržených kandidátů. Pan poslanec Martin Lank se vzdal té nominace. Vybíráme tedy buď kolegu Pavla Blažka, anebo kolegu Zdeňka Ondráčka. Znovu zopakuji a moc o to prosím, vyplňujte ty lístky pečlivě. To znamená, ten, pro koho se rozhodnete, od vás obdrží kolečko, zakroužkování čísla před jeho jménem, ten, pro koho nehlasujete, obdrží na to číslo křížek, abychom neměli případně zbytečně neplatné hlasovací lístky. Na vydávání lístků určuji 15 minut. Ano, děkuji.